Je třeba říct, že tento návrh poměrně významným způsobem kopíruje přístup k podpoře nájemníků v Německu.

My do určité míry ten vztah, který dneska je a který se projednává na úrovni nájemce a pronajímatele, dostáváme do nějaké legislativní figury. Protože ti nájemníci, kteří dneska nemohou provozovat své provozovny, tak my pouze navrhujeme to, aby po nezbytně nutnou dobu, a ta nezbytně nutná doba je na tři měsíce, respektive do 30. 6., abych byl úplně přesný, tak v této době nemohou dostat výpověď.

A současně je třeba říct, že v rámci vlády, taková, myslím si, významná věc, připravujeme takový režim, že budeme chtít do určité míry kompenzovat nájemné nájemcům, těm, kteří byli odstaveni od provozu, a budeme nyní domlouvat to, v jakém schématu to uděláme.

A poslední drobná změna, je ale vysloveně technická, legislativně technického charakteru, a ta se týká preambule zákona, nicméně kterou lze překonat výkladem. Proto tedy s navrženým pozměňovacím senátním návrhem vyjadřuji nesouhlas.

Děkuji za pozornost. Děkuji a prosím pana senátora Tomáše Goláně, aby se ujal slova. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, dnes k vám promluvím potřetí a naposledy. Chtěl bych říct, že ten zákon, který tady projednáváme, je obdobný jako ten zákon předcházející. Je systémově stejně postaven tak, že vlastně staví určitou skupinu lidí proti druhé skupině lidí. Nicméně myslím si jednu věc. Vysvětlím vám, co nás k tomu vedlo. Ekonomická situace podnikatelů je částečně odlišná od ekonomické situace nájemců bytů. Ty nájmy jsou mnohonásobně vyšší. Často jsou to statisíce.

Ve stamilionech. To nejsou tisíce jako za nájem bytu. Ve stamilionech. Ten podnikatel se dočká toho, že jeho podnikání bude obnoveno a že konečně začne realizovat příjmy.

Samozřejmě nikoho neviníme z toho, že tohle musel udělat, ale musel na základě opatření vlády. A ta situace je pro něj velmi tíživá. Co když ten podnikatel to nezaplatí, protože zkrachuje? Co když ten podnikatel bude muset zaplatit to nájemné, aby nepřišel o ten nebytový prostor, protože někde podnikat musí? Tak dostaneme do druhotné platební neschopnosti jiného dodavatele. O tom tady ještě dneska nepadlo ani slovo. Jestliže roztočíme spirálu druhotné platební neschopnosti, stáhneme do černé díry i ty, které ta opatření žádným způsobem neomezila. A to je rozdíl oproti zákonu o nájmu bytů. Proto jsem tady mluvil v rámci zákona o rozpočtové odpovědnosti, že je třeba přes banky nalít likviditu do ekonomiky, abychom zabránili této druhotné platební neschopnosti. Ale tím, že jsme odsunuli nájmy, samozřejmě jenom záplatujeme a řešíme tuhle situaci dočasně. Ale tohle není systémové řešení.

Jak říkám, on buď zkrachuje a nezaplatí, pak ať nastoupí stát, anebo zaplatí, ale odsune další. Zasáhne celou ekonomiku, zasáhne místní rozpočty, municipality, zasáhne všechny. A to tady rozhodně nechceme. Takže návrh zákona o ručení nebyl veden tím, že se podnikatelé domluví a stát okradou. Oni nemají chuť podvádět. A jestli bude podvádět někdo, tak to jsou lidé, kteří budou podvádět všichni, ale podnikatelé všichni nejsou podvodníci. Tyhle lidi nemůžeme považovat za podvodníky automaticky. To přece nikdo nemůže myslet vážně.

Vláda sama připravila jakýsi plán rozvolňování opatření a ten plán se nám táhne až do června letošního roku. Ale my všichni víme, že kompenzační bonus je pouze do konce dubna.

Ale on nebude v takové výši, protože každý na to nedosáhne. Bude se týkat pouze těch lidí, kteří budou těmi opatřeními dotčeni. Ten kompenzační bonus je navržen tak, že ti, co budou mít zavřeny provozovny v květnu, dostanou 900 (?) korun za den, ti, co v červnu (?), 700 korun za den a ti, co v červnu (?), 900 korun za den. Navyšuje se proto, protože ta situace s tou prodlužující se nejistotou samozřejmě ty lidi více a více finančně vyčerpává. Protože kompenzační bonus je jenom nějaká částka, ale ty náklady běží. Takže jak říkám, 700 korun za den v květnu, 900 korun za den v červnu. Já jsem dostával spoustu dopisů, proč jsem vymyslel 10 tisíc.

Opravdu, slyšíte dobře, na žádný kompenzační bonus. Takový zákon bohužel jste přijali díky pozměňovacímu návrhu poslance Onderky. To není všechno. Jsou tam mnohem horší situace.

A ti pěstouni, protože ta pěstounská péče jim zakládá povinnost účasti na nemocenském pojištěni, bohužel na tento kompenzační bonus nedosáhnou rovněž.